A potom je tady třetí pohled, a to je, ten návrh je tak trošku šaškárna. On vlastně nikdo moc nepočítá s tím, že někdy začne platit, což trošku popírá ty předchozí dvě oblasti, o kterých jsem hovořil, ale všichni víme, že pokud se to dotýká evropského práva, pokud se to dotýká základních principů, na kterých stojí Evropská unie, do které jsme se dobrovolně rozhodli vstoupit, tak to bude muset podléhat notifikaci Evropskou komisí. A na příkladu některých jiných zemí, které se o něco podobného pokoušely, prostě víme, že to neprojde.

Myslím si, že bychom se měli zaměřit spíš například na přípravu společné zemědělské politiky, v rámci které se dají řešit určité problémy, o kterých se hovoří, třeba takzvaná externí konvergence, rozdílnost plateb mezi členskými státy. Já jsem tady té debatě nakloněný.

To je přesně ten legislativní nástroj, který k tomu máme.

Já prostě odmítám přijmout a akceptovat to, že tady vykládáme zemědělcům nesmysl o tom, že se jim snažíme pomoct návrhem, který je špatně napsaný, který ohrožuje hospodářství České republiky a který vlastně není myšlen vážně. A to jsou důvody, proč Piráti tento návrh nepodpoří. Já vám děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Tak tady už toho padlo tolik, že bych mohl jenom poděkovat za pozornost a odejít.

Je potřeba je posilovat i technicky, ale tady se bavíme o určité praktické věci, která se tady cyklicky objevuje, kdy já měl příležitost na potravinářské inspekci v Brně vidět výsledky kontrol, vidět výsledky těch provozoven a musím říct, že filozofie přístupu ke kontrolám se musí změnit.

Ale to není, za to jsem velmi rád a vážím si toho. Podobný návrh se tady cyklicky objevoval a myslím si, že je to určitá změna chápání fungování těch kontrol. Ono to tady několikrát zaznělo. Je to určité paradigma, které tady historicky dlouhodobě je, a změnu paradigmatu vždycky provází vášně, vždycky provází nesmiřitelné názory. Já jsem rád, že diskuze k tomuto bodu není taková, že tady padla řada racionálních, rozumných argumentů, a znovu opakuji, že ještě jednou děkuji ministrovi zdravotnictví za jasné shrnutí a ten postoj, který vůbec není něco, s čím bych nesouhlasil, ale myslím si, že v tomto případě bude kvůli zákazníkům, kvůli občanům, kvůli konzumentům lepší ten přesun podpořit, a proto ho klub TOP 09 podporuje. Tady my tento pozměňovací návrh nepodpoříme.

To všechno jsou věci, se kterými se dá souhlasit. Já ale nemohu souhlasit s tím, aby neměl zákazník možnost výběru.

Proto tento pozměňovací návrh na rozdíl od toho předchozího podpoříme. Poslední, o čem bych se chtěl zmínit, je můj pozměňovací návrh, a to je to, co bych chtěl, aby bylo daleko intenzivněji vtaženo do diskuze o potravinách. Děkuji za doporučení zemědělského výboru i kladné stanovisko Ministerstva zemědělství.